Ministerstvo dopravy usilovalo o zachování rozsahu upravované materie tak, aby obsahovala primárně úpravu nezbytnou k naplnění závazků plynoucích České republice z jejího členství v Evropské unii. Jsem realista, očekávám, že v rámci podrobné rozpravy ve druhém čtení bude k návrhu zákona uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů, ke kterým bude ze strany Ministerstva dopravy následně zaujato detailní stanovisko. Chtěl bych však znovu zdůraznit a připomenout, že předložený návrh zákona cílí primárně k zajištění implementace těch předpisů EU, které jsem citoval a které jsou naplněním zájmů z naplnění závazků České republiky, které České republice vyplývají z jejího členství v Evropské unii. Ministerstvo dopravy bude i nadále usilovat o to, aby byl zachován návrh zákona v jeho původně předloženém rozsahu. Děkuji panu ministrovi. A nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Polanský. Připraví se pan poslanec Feranec.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranění nedůvodné dvojkolejnosti účinné právní úpravy spočívající ve vyloučení pravomoci vlády České republiky jakožto vrcholného orgánu moci výkonně udělovat v některých případech souhlas státní organizaci Správa železniční dopravní cesty se stanovenými dispozicemi s určeným majetkem státu, s nímž tato právnická osoba charakteru veřejnoprávní korporace hospodaří. V případě druhého pozměňovacího návrhu je cílem narovnat postavení jednotlivých držitelů úředního povolení k provozování dráhy. Zatímco podnikatel, fyzická osoba, je oprávněn odbornou způsobilost dokládat prostřednictvím odpovědného zástupce, tak podnikatel, tedy právnická osoba, musí odbornou způsobilost dokládat výhradně prostřednictvím statutárního zástupce nebo člena statutárního orgánu, tedy zpravidla nejvyššího výkonného orgánu právnické osoby zodpovědné za její obchodní vedení, vlastně top management. Kvalifikační požadavky na členy tohoto orgánu mohou být značně odlišné než na osobu odborně způsobilou. Navrhuje se proto novelizace § 12, tedy doplnění možnosti prokázání odborné způsobilosti odpovědným zástupcem i u právnických osob. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Feranec, připraví se paní poslankyně Matušovská. Děkuji, pane předsedající.

Další pozměňovací návrh se týká doplnění oprávnění inspektorů drážní inspekce včetně možností provádět ověřovací pokus, což si myslím, že přispěje k efektivnější práci a zlepšení bezpečnosti na železnici.

A poslední v rámci tohoto dokumentu je zrušení zmocňovacích ustanovení. Navrhuje se zrušení ustanovení, které je přežité, není aktuální, takže spíše jenom technická úprava.

A potom v zastoupení pana poslance Kolovratníka chci krátce představit jeho pozměňovací návrhy, zase se k nim potom přihlásím v podrobné rozpravě. Týkají se postupu při konzervaci dráhy, kde je zjednodušení legislativního postupu při utlumení provozu. Už jenom ten název je to, kde se navrhuje, aby to bylo Správa železnic. Pochopitelně právní forma a tak dále se nemění. Dalším návrhem je úprava ustanovení o režijních výhodách, to je zajímavý návrh, kde se navrhuje, že by nemusely platit do budoucna pro zaměstnance Ministerstva dopravy, dle mých zkušeností jsou to možná desítky lidí.

Děkuji. Paní poslankyně Matušovská. Připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, chtěla bych vysvětlit důvody předložení svých pozměňovacích návrhů na problémy, které připomínkovala odborná veřejnost k zákonu o dráhách, a bohužel jejich připomínky nebyly Ministerstvem dopravy vyslyšeny. Novelou zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, která je součástí novely zákona o dráhách, se do zákona nově zavádí celorepublikové centrální plánování veřejné dopravy.

Proto navrhuji, aby první koncepce veřejné dopravy obsahovala jako povinnou součást této koncepce implementační plán liberalizace trhu, který zajistí pro dopravce transparentnost a předvídatelnost státu při nastavování podmínek liberalizace trhu ze strany státu. Dále také navrhuji vypustit z přechodných ustanovení povinnost obce pořídit plán dopravní obslužnosti do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Jedná se o zásah do samosprávy obcí.